Proto i v minulosti jeden z nich, což je dnešní Národní park České Švýcarsko, je splňuje. Proto bych se chtěl přimluvit za podporu tohoto návrhu, který jen těsně neprošel rozpočtovým výborem. Je to z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Je to z části na podporu inovací na různé majetkové záležitosti státu, kde určitě rezerva je. To znamená, nezvyšuje to nároky na státní rozpočet. Je to pouze přesun do kapitoly životního prostředí. Další z návrhů je trošku morální záležitostí. Zase nejde o žádnou dramatickou částku.

Není mi jasné, zúčastnil jsem se jednoho jednání, kde měla být nějakým způsobem řešena problematika uznávání nebo neuznávání pořizování dokumentů a rozhodování ve věci třetího odboje. Záležitosti se vlečou a celá záležitost je morální ostudou. Bylo přislíbeno řešení. Z naznačených cest žádná nebyla uvedena v praxi, a proto navrhuji tuto záležitost řešit tak, aby ÚSTR urychleně pro Ministerstvo dopravy připravil ve zrychleném řízení všechny potřebné podklady, aby ministerstvo mohlo toto rychle uznat, protože ono je tím rozhodným orgánem. Pokud byste s tímto návrhem potom při třetím hlasování nesouhlasili, tak bych moc poprosil, aby tady vystoupil pan ministr obrany a slíbil, že tu záležitost prostě vyřeší. Nejedná se o žádné dramatické peníze, ale jedná se o dramaticky velkou ostudu.

Pan kolega Seďa ještě načetl, protože tam došlo mezi námi k nějakému nesouladu. Další předpokládám obdobný návrh a nestihl jsem kontaktovat pana poslance Snopka, který se také hlásí k tomuto návrhu, tak prosím, aby bylo bráno v potaz, že to tady navrhujeme napříč politickým spektrem, a to se týká oné zmiňované ESA. Již v loňském roce jsme navrhovali, aby byl posílen rozpočet Ministerstva dopravy tak, aby Česká republika se mohla, resp. její firmy mohly účastnit volitelné části programu ESA. My financujeme, resp. náš rozpočet financuje povinnou část.

Nicméně já bych velmi na vás apeloval, aby byl posílen rozpočet tak, aby ryze české firmy, které jsou v tom velice úspěšné, se toho účastnily. Pan ministr financí, předpokládám, že i pan ministr dopravy, dostali materiál s ekonomickým zdůvodněním toho, že se nejedná o žádnou nevýhodnou dotaci nebo podporu, že se to mnohonásobně vrátí.

Nevzpomínám si teď, kolik tam byla podpora, nebo ten efekt, který přinese každá investovaná koruna.

Takže moc vás prosím, abyste to zvážili. Zase ten můj návrh, náš návrh, nesměřuje k tomu, abychom navyšovali deficit státního rozpočtu, pouze ze Všeobecné pokladní správy, kde je položka, která je dokonce na podporu inovací plus nějaké majetkové záležitosti státu a případné arbitráže nebo jak se to přesně jmenuje, tak je posílena kapitola Ministerstva dopravy.

Dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, ony nebudou vyšší, pokud tady budeme budovat logistická skladiště nebo si je tady budou budovat nadnárodní firmy, dokud budeme investovat do zbytečných podpor, které nemají budoucnost, jenom proto, aby vybraná část firem si pomohla, dokud budeme vytvářet podušku pro jistý segment potravinového trhu, abychom ještě více tlačili do rohu prodejce. Moc bych se proto přimlouval, ono to vypadá jako dramatické peníze, ale věřím tomu a ti, co se účastní akcí podvýboru pro letectví, kosmonautiku a inovace, dobře vědí, že ty podpory fungují.

A tam jsou potom zcela jiné platy. Tam se vytváří sociální potenciál. Takže ne rozdávat na neperspektivní dotace, ale skutečně přesunout peníze do toho inovačního, co zajistí sociální potenciál. Takže je to zase provázáno se školstvím. A tam jsou také platy, které začínají od 35, 40 a více tisíc korun v těch firmách pro řadové pracovníky nahoru. To je budoucnost.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Laudátovi. Dalším řádně přihlášeným je poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Takže návrh rozpočtu na výboru pro životní prostředí prezentoval pan státní tajemník Landa.

To je tedy podle mne chyba.